24.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 234/1. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Vojtěch Filip.

Jde o věc, která se týká těch, kteří byli omezeni na svých právech být způsobilí k právům, a těch, kteří tato práva nemají nebo je nabývají a teď už na to máme rozsudky soudů velmi podivným způsobem.

Takže tito lidé, kteří takto nabyli práv a mohl bych sloužit konkrétním rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích, kdy matka, paní A. S., svého syna I. S., abych neříkal jména, zastupuje, ovšem když se to dozví.

To už dnes je věcí, která je faktická. Navíc od té doby samozřejmě proběhly už některé soudní spory. Jeden soudní spor dokonce byl před čtrnácti dny prezentován i ve sdělovacích prostředcích a má mezinárodní prvek, protože takového bílého koně jsme nasadili do jedné obchodní smlouvy s třetí stranou, která je právnickou osobou ve Spolkové republice Německo, takže jistě budeme mít brzy i mezinárodní spor o této záležitosti.

Trvali jsme na tom, že to není otázka jakési neúcty k těm, kteří jsou omezeni na právních úkonech z důvodu duševní poruchy nebo vrozené vady, ale že to je otázka ochrany těch třetích osob, protože stát nemůže potom zajistit, že nedojde k nějakému excesu, který může mít dalekosáhlé finanční, majetkové, ale i např. zdravotní následky. Takže v tomto ohledu jsem přesvědčen, že jsem řekl nad rámec důvodové zprávy to nejpodstatnější, a prosím vás o to, abyste tentokrát zvážili, jakým způsobem se zachováme k tomuto návrhu. Jsem přesvědčen, že je tady dán důvod, pro který by měl Parlament, Poslanecká sněmovna zvláště, napravit tu chybu, která se tady stala z dob ministrování ministra vnitra Radka Johna, který prosazoval, řekl bych, docela nesmyslným způsobem proti vůli soudní soustavy, proti vůli justiční soustavy, státních zastupitelství a policie tento návrh, který podle mého soudu poškozuje nejen občany České republiky, poškozuje i zájmy České republiky v zahraničí, což lze dnes doložit těmi soudními spory, které nejsou, žel, ještě pravomocné, ale které brzy do právní moci dospějí, a pak nás k tomu možná přiměje Evropský soud pro lidská práva nebo Evropský soudní dvůr. Text zákona je poměrně jednoduchý, tzn. že to není žádný přímus.